Já bych řekl, že těch nedostatků je opravdu celá řada, až po takové absurdity, jako že dnes fakultní nemocnice nemůže pacientovi půjčit zdravotnickou techniku.

Absurdní, leč reálné.

Když to auto někdo ukradne, má ta nemocnice smůlu.

Je to velmi sofistikovaná záležitost, kdy nemocnice v základním výzkumu vyvinula nějaký postup. Ona nemůže.

Jinak to v podstatě nejde.

A dále už musím mluvit o systému řízení.

Ale jinak v této chvíli vyrobí ztrátu, teoreticky se jede dál. Vede tu nemocnici nějakým směrem, který třeba i odlákává pacienty nemocnice jede dál. To v tomto případě už nebude možné. Nemocnice bude mít dva na sobě nezávislé orgány, které se budou vzájemně vyvažovat bude to ředitel a bude to správní rada , které se budou navzájem kontrolovat a budou vzájemně mezi sebou kooperovat.

Dneska je to v podstatě tak, že máli nemocnice nepotřebný majetek, musí ho označit a následně ho předá Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten s ním něco udělá, pravděpodobně ho nabídne jiné státní instituci. Že by z toho někdy ta nemocnice něco viděla, neexistuje. Kdo znáte situaci v Brně, víte, že tam je dneska jedna stará, letitá porodnice v centru Brna na Obilním trhu. Já už jsem říkal i na Ministerstvu financí, tu nikdo neprodá.

Ale v podstatě dneska to takhle dopadne.

Jednu na Praze 13, jednu na Praze 8 a jednu tuším na Praze 10. Fakt staré objekty mateřských školek.

Tímto způsobem by se s tím majetkem skvěle nakládalo.

A jak správně dneska říkal pan rektor Zima na tiskové konferenci, nikdo to Karolinum neprodal.

Za prvé opustit nevhodný a přežitý status státní příspěvkové organizace a přejít na nový model správy a hospodaření organizace, který odpovídá velikosti a úkolům dnešních fakultních nemocnic. Upřímně řečeno, přibližuje se hodně modelu, který funguje v západní Evropě. Za druhé, a to je velmi důležité, zachovat páteřní síť nemocnic, které poskytují nejkvalitnější zdravotní péči ve všech potřebných oborech, a to nikoliv jen v těch lukrativních, jak je tomu u některých soukromých zařízení.

Takto široké zastoupení řízení v dnešních fakultních nemocnicích ani omylem není. V podstatě statutární orgán bude nadále jmenován a odvoláván ministrem zdravotnictví, to je jako dneska, ale budou tam nastaveny daleko přesnější podmínky, aby ten statutární orgán, který bude odpovídat celým svým majetkem, měl taky možnost nějakým způsobem nemocnici řídit, abychom vyloučili riziko morálního hazardu, které tam dneska je. Dneska máme fakultní nemocnice řízeny jednou vyhláškou. V podstatě nemá zákonnou úpravu nebo pořádný zákonný rámec to, jakým způsobem tito giganti fungují. V této chvíli my zákonem zřídíme přesný počet fakultních nemocnic.

Dámy a pánové, na závěr svého expozé bych chtěl říci jednu věc. Je to pokus poprvé nějakým způsobem upravit hospodaření organizací, které mají obrat přes 50 miliard korun a zaměstnávají několik desítek tisíc lidí.

Myslím si, že tohle je typický návrh zákona, který potřebuje širokou diskusi, potřebuje být probrán. Budu velmi rád, když bude puštěn do druhého čtení, právě proto, že si myslím, že tohle je návrh zákona, který nějakým způsobem musí být prodiskutován a musí mít co nejširší veřejnou shodu. Proto opravdu budu velmi rád, dámy a pánové, pokud tento návrh zákona pustíte do dalšího čtení.